A tato záležitost, týkající se Jihomoravského kraje, konkrétně obce Podolí u Brna, se zdála být na základě mnoha žádostí tolik ožehavá, že si dovoluji vás interpelovat, aby se i oni, občané této obce, dozvěděli nějakou odpověď.

Přesto se stále nic neděje.

Děkuji vám.

Vážená paní poslankyně, děkuji za dotaz.

V rámci této opravy bylo provedeno i měření hluku, které je standardně prováděno jak před opravou, tak samozřejmě i po opravě.

Tak to jsou v danou chvíli fakta.

Výhledově se v této lokalitě připravuje rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání.

Jenom stručně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Proč to zmiňuji.

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Takže ta setkání probíhají.

My jsme vlastně i vyzvali střední školy, vysoké školy, pokud mají zájem. Takže jsme připraveni se účastnit přednášek nebo udělat nějakou přednášku, popřípadě nějakých debat.